Proto si myslím, že původní sněmovní verze byla lepší a umožní ministerstvu připravit postupně další novelizaci, protože se blíží RED III a budeme muset se s tím vyrovnat. A to není, že teď přijmeme nějaký zákon a potom možná za tři, za čtyři... Ne, já si myslím, že už teď se začíná na ministerstvu připravovat zase novela energetického zákona, která bude muset řešit ty aktuální věci. Proto se mi nelíbí ten návrh, který jde ze Senátu, který jakoby nám neumožňuje rozhodnout si o ryze českých a národních zájmech českých motoristů, českých spotřebitelů, ale nutí nám tuto transpozici, a ještě tímto stylem.

Něco podobného se týká zdůvodnění, proč jsme vlastně přesvědčováni, že je nutné přijmout senátní verzi. Jedná se o podporu pro teplárníky, kdy je určitá nejistota, ta nejasnost, která byla již ve sněmovní verzi. Přesto tam je podpora, chci upozornit, a je to pouze ve výkladové části, kdy není explicitně stanoveno, ale je tam. Čili ta podpora tam existuje, pouze není explicitně jasně stanovena, ale to není chyba nás zákonodárců, to je chyba předkladatele a možná právního výkladu, anebo možná spíše postupu v rámci vyhlášek, protože toto určuje ne Sněmovna zákonem, ale určuje to vláda svým rozhodnutím, a proto toto používat jako argument, že musíme tu senátní přijmout, považuji za chybné, protože tady bychom převzali zákonnou roli vlády, a hlavně i zodpovědnost za to. A vláda by mohla říct: My nic, my muzikanti, to rozhodli poslanci. To je druhá chyba, kterou vnímám právě v tom předkladu, který tady je a ke kterému jsme přesvědčováni, že senátní verze je lepší. Není lepší! Ano, může jakoby řešit některé problémy, ale lepší určitě není.

To není správný postup. Můžeme to odmítnout k tomu vás vyzývám, abyste nepodpořili senátní verzi, protože právě tady tento postup je jediný, který my můžeme uplatnit, a vrátíme se zpátky k verzi Sněmovny, která má své nedostatky, tomu rozumíme, ale je vyvážená, ale hlavně vyjadřuje názor všech, kteří se zúčastnili na diskusi a hlasování tohoto, než jsme ho poslali do Senátu. A to je pro mě důležitější, protože jsme na tom opravdu hodně pracovali, opravdu jsme na tom hodně diskutovali.

A to je to, co bych vám tady chtěl dneska říci.

A tady ta diskuse pro nás znamená pouze ano, nebo ne, a proto my říkáme ne. Děkuji panu poslanci. Mám zde jednu přihlášku z místa a předtím dvě faktické poznámky. Nemá zájem. Pan poslanec Zahradník? Než dorazí, přečtu omluvenku.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji.

Pan poslanec Kolovratník se omlouvá dnes od 17 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů a ve čtvrtek a v pátek pak po celý jednací den z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych také řekl pár slov k projednávání této vratky ze Senátu. Já jsem včera dobře poslouchal kolegu Luzara a musím říct, že budu rád, až skončí volby, protože některá prohlášení, která tady padala, mě opravdu dojala.

Máme dvě komory Parlamentu. Ta diskuse proběhla jak tady ve Sněmovně, tak předpokládám, že podrobná proběhla i v Senátu, a senátoři mají právo nám vrátit ten návrh zákona v podobě, v jaké uznají za vhodné.

Parlament schválil to, jak bude probíhat výkup té elektřiny!